Současně jsme toho názoru, že mimo to, že se nesmí daně zvyšovat, tak se musí důsledně vybírat. Ano, otevřeně říkáme, že chceme opětovně EET, tak jako vy jste říkali, že ho chcete zrušit, a máme důvody pro to, proč se domníváme, že ano.

A potom jsme toho názoru, že se musíme dívat i do budoucna, protože to není jenom o současné situaci. A to zvládneme jedině tehdy, pokud umožníme opět tomu privátnímu sektoru, ne tomu státnímu, investice.

To je naše vize. Vy jdete přes stát, ne přes privátní sektor.

Všechno bylo jenom my uděláme, my rozhodneme, my to zvládneme.

No, a co se týká výzkumu, vývoje a inovací...

A co se týká vědy, výzkumu a inovací, tak jste vypustili první balonek, minus 10 %, ačkoliv jste ještě pár týdnů předtím tvrdili, že na ty peníze nesáhnete. Ale tady je podstatné možná ještě něco jiného.

Tahleta úspora je ta nejdražší, která by nás mohla potkat. Abych zrekapituloval ten náš pohled a váš pohled.

Ať jsem konkrétní, nejdříve u těch daní. Já jsem principiálně proti tomu, jakým způsobem daně nastavujete, to znamená, že je zvyšujete plošně. Považuji to za kontraproduktivní a vadí mi to z mnoha důvodů. A můžete říct změnila se situace. Ještě na podzim pan premiér Fiala tvrdil, že ty daně, které jste nakonec všechny zvýšili, se zvyšovat nebudou. A řekl zatím jedno slovo nebudeme daně zvyšovat.

To už jste věděli, co nás bude čekat. Ano, i ministr financí pan Stanjura ještě v dubnu tvrdil, že neví nic o tom, že by se měly zvyšovat odvody pro osoby samostatně výdělečně činné. Tvrdil to několik týdnů poté, co ministr práce a sociálních věcí přesně toto avizoval. A konečně, přesně tak to dopadlo. Vadí mi pochopitelně to, že zavádíte poměrně velké zmatky do daně z přidané hodnoty.

Pro stát. A může být.

To není to podstatné.

Já se fakt nestačím divit, pane ministře, že speciálně ODS zvyšuje takto plošně daně, i když vy to bagatelizujete ve smyslu, že v podstatě o nic nejde, že to je pár miliard.